Vy jste zodpovědný za fungování vlády, vy jste si tu vládu vybral.

Děkuju za odpovědi. Děkuji a slovo má pan předseda vlády.

Pane předsedo, pět minut.

A jestli je dotaz, který se týká dezinformací, tak musím tady popisovat to, co se v oblasti dezinformací děje, abychom si vysvětlili některé pojmy a některé postupy a mohli společně a to si myslím, že je náš úkol proti dezinformacím bojovat.

Pokud máte na mysli, a to předpokládám, takzvaná výjezdní zasedání vlády v jednotlivých regionech, tedy aby celá vláda vyjela do regionů a tam v nějakém místě uspořádala schůzi vlády, tak to jsme nedělali i z důvodu toho, čemu vláda čelila v minulém roce, a taky proto, že jsme měli předsednictví, které je tedy velmi náročné na aktivity ministrů a na to, aby mohli všichni být v České republice v tu správnou chvíli, což u výjezdního zasedání pokládám za rozumné.

Takže ano, v tomto směru vláda v tomto roce výjezdní zasedání bude realizovat. Nemyslím si úplně, že rozvoj regionu závisí na tom, jestli se tam koná zasedání vlády, nebo ne, a to už je věc názoru a o tom jistě můžeme diskutovat jinde. Dotknu ve své odpovědi nebo zaměřím svou odpověď také na aktuální problém léků. V případě chybějícího primárně předepisovaného přípravku jsou dostupné účinné alternativy.

Co dělá Ministerstvo zdravotnictví? Ministerstvo zdravotnictví velmi intenzivně jedná s výrobci o uspíšení dodávek, i které jsou plánovány na pozdější období.

Probíhá jednání se společnostmi, které dodávají léčiva na český trh.

Táži se paní poslankyně, zda má zájem o doplňující otázku? Prosím, paní poslankyně. Děkuji za odpovědi, pane premiére.

Takže myslím si, že vím, že jste měli předsednictví, přesto si myslím, že je to smutné, že už jste ve vládě více jak rok a že jste jako vláda ještě nezavítali ani do jednoho regionu. Ty regiony potřebují pomoc, potřebují konkrétní pomoc, a měli byste tam jezdit.

Pan premiér má zájem o odpověď. Znovu opakuji, výjezdní zasedání vlády v jednotlivých regionech na tento rok plánuji a považuji to za užitečné.

Ale já opravdu chápu a přiznávám i ten symbolický význam, i praktický do jisté míry výjezdního zasedání v konkrétním kraji. Proto, jak vám říkám, na letošní rok jsou plánována zasedání vlády v některých regionech. Uděláme to několikrát do roka. Myslím si, že to bude pro všechny užitečné. Nyní je s interpelací na řadě paní poslankyně Pošarová a připraví se pan poslanec Kukla.